Ale toto předkladatelé nepředkládají v rámci řešení tohoto problému. Tady v tomto to spatřuji jako určité pokrytectví a vyhovění svému vlastnímu názoru, který nezakrytě dávají všanc, že prostě oni nesouhlasí s tím zákonem, a tento návrh, který projednáváme, je pouze zástupný, aby mohl otevřít tady tuto záležitost a zrušit ten zákon jako celek.

Tam se ukáže, kdo byl pokrytec a kdo to myslel opravdu vážně s tím jedním velkoobchodem. A ještě jedna rovina, na kterou chci upozornit, a už jsem upozornil předkladatele v rámci projednávání původního poslaneckého návrhu, návrh není dokonalý, protože hovoří o velkoobchodech, jinými slovy o těch, kteří prodávají v rámci velkoobchodního systému, to znamená evidovaným podnikatelům. Ale těchto obchodů by mohlo být podstatně více.

A to mi předkladatelé nevyvrátili.

A jsem rád, že z pravé strany spektra zaznívá, že toto chceme a že to je přesně to, co tady dneska budou obhajovat. Mrzí mě ovšem, že z toho středu této Sněmovny, která je vládním středem, toto jasné přiznání nezaznělo, ale pouze pokrytecké: my chceme umožnit obchodníkům pouze nakupovat ve velkoobchodě. A tady se potom ukáže v hlasování.

A teď se argumentuje. Proč to tam je?

Tato otázka tady zase zůstává nezodpovězená.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Válková.

Pokud jsme měli, tak jsem to už pozapomněla. Ale v každém případě za sebe jsem považovala za chybné otevření tohoto zákona. Určitě bude zajímavé sledovat výsledky hlasování, ale nechci, aby se tady paušálně říkalo, že všichni za ANO jsme chtěli něco a používali jsme té argumentace, kterou tady pan poslanec Luzar, vaším prostřednictvím, pane předsedo, nastínil. Tak to není. Děkuji. Připraví se pan poslanec Nacher. Kolegyně a kolegové, je velká škoda, že někteří z nás nemají politickou prozíravost.

Tak to tady máme zpátky a možná to dopadne tak, že ten zákon nebude platit vůbec. Nechtěli jste mě slyšet, takže uvidíme.

Za prvé.

A já skutečně nemůžu za to, že Senát to sem vrátil v této podobě. To znamená, že jsme zase na začátku. Za to nesete spoluzodpovědnost vy. Takže to není pokrytectví.

Druhá věc. Ekonomika zazněl opět argument ohledně ekonomiky. Tím tady neargumentoval vůbec nikdo, nikdo nikdy v žádné debatě, že by byla ohrožena ekonomika státu nebo podniků. Takže nevím, proč to vyvracíte. Třetí.

Takže nemusí být všechno napsané v zákoně. Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Skopeček si ještě počká.

Takže oni mají radši otevřeno, aby ho prostě udrželi.